Děkuji. Slovo má paní poslankyně Kovářová.

To za prvé. Za druhé, vy jste provedli největší útok na financování obcí a krajů, a to v tom směru, že málem došlo, že obce budou postiženy nejenom výpadkem z kompenzačního bonusu, jejichž kompenzaci jste dlouhou dobu odmítala. Tak to za prvé.

Ale to není díky tomu, jak hospodaří vláda.

Tak pokud rozumím tomu, jak jsme napsali tento pozměňovací návrh a tam možná došlo k nedorozumění.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Nikdo se nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Tak děkuji. Já už nebudu opakovat, co jsem řekla. Tak znovu ta čísla.

O 46 miliard více.

Děkuji. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.